S rozvojem OZE specificky pro podnikatele se dále počítá v rámci Operačního programu pro technologie a konkurenceschopnost, takzvaný OPTAK. Podporu rozvoje OZE pro sektor domácností má na starost primárně Ministerstvo životního prostředí, které tak činí zejména skrze program Nová zelená úsporám.

Tento rámec počítá s aukčním systémem přidělování provozní podpory pro větší zdroje nad 1 megawatt s určitými výjimkami, zejména na bázi takzvaného zeleného bonusu, což je nástroj podpory zohledňující tržní vývoj.

Co se týče zjednodušení povolovacích procesů, v tomto ohledu jsme transponovali požadavky směrnice o obnovitelných zdrojích energie, zejména se jedná o čl. 15 až 17 této směrnice, a to úpravami energetické legislativy, ale také ostatní legislativy, zejména stavebního zákona. Na zjednodušení povolovacích procesů se nyní také zaměřujeme v rámci takzvaného projektu SMED, který navazuje na evropský projekt RES Simplify, a již nyní se nám podařilo identifikovat některé bariéry, které se budeme snažit postupně odstraňovat. Dílčí zjednodušení administrativních procesů také umožní nový energetický zákon, který by měl určitým způsobem zjednodušit proces získávání takzvané energetické licence, respektive vymezit, které subjekty tuto licenci musí mít a které ne. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za váš zájem o rozvoj obnovitelných zdrojů energie, který považujeme za velmi důležitý i s ohledem na stávající situaci a příspěvek těchto zdrojů ke snížení energetické závislosti.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, budu pokračovat a navážu na kolegu s interpelací na pana ministra Síkelu.

Děkuji. Prosím, pane ministře. Ještě jednou, paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážený pane poslanče Fleku, děkuji za ten dotaz a chtěl bych vás ubezpečit, že po období, kdy nás tady opozice tlačila do toho, abychom upravili ceny paliv v době, kdy tady byla nadprůměrná spotřeba až o 50 % více než v uplynulém období, tak se nám možný nedostatek pohonných hmot na čerpacích stanicích podařilo velmi hladce vyřešit, naši občané nic nepocítili a ceny pohonných hmot se díky našim opatřením stabilizovaly a poklesly.

Její objem společně s objemy již hotových pohonných hmot skladovaných pro případ krize představují v tuto chvíli více než 94 dnů průměrné spotřeby.

Po provozních úpravách navržených námi, Českou republikou, prostřednictvím českého akcionáře ropovodu, společností MERO Česká republika, v projektu, který nazýváme TAL+, lze dosahovat kapacity až 44 milionů tun za rok, což je navýšení o nějakých 6 milionů tun ročně.

A pane poslanče, vy jste avizoval doplňující otázku.